Víte, co bude?

Já to tedy lehce jenom zopakuju, o co mi tady vlastně jde.

Konečně si někdo všiml malé hrstky lidí a umožní jim předčasný důchod bez sankcí. Prošlo to i Senátem.

Koho se to vlastně týká?

Tam jsou i ti, kteří přišli později.

Proč by to dělal?

Jedná se pravděpodobně o méně než 50 lidí ročně.

Ale vy jste... Tady každý musí kopat za nějaký tým. No víte, co udělal?

Tak takhle to vypadá.

A důvodem já nevím proč.

To je hrůza!

Říká kdo? Prý nějaká Česká správa sociálního zabezpečení.

Jak nerealizovatelné?